85.

Nyní předávám slovo panu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi, který nám sdělí své úvodní slovo. Prosím, pane ministře.

Děkuji za pozornost. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.